Zvýšení daně z příjmu právnických osob o 2 procentní body zase zasadí ránu konkurenceschopnosti české ekonomiky pro zahraniční investory. Je mimořádnou chybou, že balíček nebyl projednán ani se sociálními partnery, ani s opozicí. Je to nepovedený balíček, který bude mít možná krátkodobý efekt, ale ve střednědobém horizontu znamená pro ekonomiku jenom průšvih. Vezměte tyto své záměry zpět, dokud je čas. Budeme rádi, když s námi budete spolupracovat na přiměřené a vhodné formě rozpočtové konsolidace. Neříkejte prosím, že hnutí ANO žádné vlastní návrhy nemá. Hnutí ANO má naprosto přesnou představu, jakým způsobem dostat veřejné finance do kondice, aniž bychom zdevastovali ekonomiku.

Veřejný sektor nestojí mimo ekonomiku, veřejný sektor je její nedílnou součástí.

Zájem vlády by se měl přesunout od problematiky deficitu k problematice hospodářského růstu, tedy od účetního přístupu k ekonomickému přístupu. Růst HDP je legitimním a funkčním nástrojem rozpočtové konsolidace.

Stát by měl připravit finanční nástroje a případné zvýhodněné úvěry.

Vážené dámy, vážení pánové, tím hlavním, co v práci hospodářských ministrů této vlády postrádám, je elementární poctivost. Pokud totiž už na začátku vaší práce stojí pokřivená čísla, těžko může být finální výsledek uspokojivý. Nezapomínejte na podporu hospodářského růstu coby legitimního nástroje hospodářské konsolidace.

Pak přijďte do Poslanecké sněmovny s kvalitně zpracovanou legislativou a za hnutí ANO vám mohu říct, že s naší podporou budete moci počítat. Nyní ale rozhodně ne! Děkuji za pozornost. Děkuji, paní předsedkyně.

Prosím, máte slovo. Já vám moc děkuju za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, musím konstatovat, že máme dneska na programu bod, který ale můžeme projednávat i v rámci řádné schůze, protože co si myslím, že je skutečně palčivé pro Českou republiku, a dneska tady ten bod zvednu poprvé a byla bych ráda, abyste mu věnovali pozornost, jde o čerpání evropských fondů, které skutečně má velký dopad do rozpočtu. A já vám to hned budu dokládat konkrétními čísly a byla bych ráda, abychom stejně tak, a chtěla bych moc poděkovat všem kolegům z podvýboru pro evropské fondy, kde jsme se včera jednoznačně shodli na usnesení, kterým i apelujeme na vládu.

Nemale se také navýšily evropské prostředky pro Českou republiku. Zároveň Evropská komise reagovala i na situaci kolem války na Ukrajině a připravila programy, takzvaný FASTCARE, kde se snažila příjemcům pomoci nějakým způsobem zlepšit podmínky pro čerpání, vědoma si toho, že se ti příjemci dostávají do velmi složité situace. Jenomže se bohužel nepodařilo české vládě, ale to není jenom výtka vůči české vládě, bohužel se to nepodařilo i jiným zemím, byť apelovaly na Evropskou komisi, aby se v důsledku toho, co se událo za programové období 2014 až 2020, snažily pro ten poslední rok domluvit takzvané pravidlo N+4. To znamená, peníze roku 2020 čerpat až do konce roku 2024.